Hezké dopoledne, pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Já jsem se obrátil na paní ministryni s dotazy, které se týkají třetího pilíře penzijního systému. Myslím si, že ta interpelace není nijak ideologicky zabarvená. Shrnul jsem fakta, jsou tam tabulky a podobné věci.